Proto její obsah a realizace vyžadují ve společnosti co největší konsenzus.

Přitom jste ve volbách dostali menšinu hlasů. Připomenu, že vás volilo pouze 43 % voličů.

Takže vy byste se prostě měli bavit s opozicí a nepředvádět tady tyhlety vaše návrhy na sílu, které jsou proti lidem. Připomenu, proč tady tak dlouze hovořím.

Takže to je ještě horší než ten průměr, o kterém se hovoří v médiích. To je potřeba říct, to tady ještě nezaznělo, že ten základ se sníží pro tu valorizaci, pro výpočet té valorizace, té budoucí. Tak sil mám zatím dost, vidíte, takže si ještě tady popovídáme. Chtěl jsem jenom říct, že...

Ten byl tím hlavním strůjcem. Vyvést peníze občanů do privátních fondů.

No vidíte, a dokonce...

Pak jsou tady nějaké ještě...

Vláda přichystala ve spěchu nedomyšlené kroky, které rozkolísají celý důchodový systém. Takže to je přesně ono.

Takže opakovaně v hlasování všichni podporujete Miroslava Kalouska, všech pět stran vládní pětikoalice, a teď Miroslav Kalousek, jak víme, řekl, že chce, aby stomatologická péče byla plně hrazena občany. Takže to je názor v podstatě vládní koalice, celé té vládní pětikoalice. Zásadně to odmítáme! Takže vy, místo abyste pracovali na tom, aby byla dostupná pro občany stomatologická péče já jsem tady jeden z našich návrhů řekl, například aby byla povinnost, že všichni zubaři musí mít smlouvu se zdravotní pojišťovnou, což není dneska, a to je jeden z problémů, který by mimochodem podle i odborníků, by to vyřešilo tu situaci poměrně dobře aspoň nějakým základním způsobem už, tak vy ještě naopak říkáte, nejenom že nechcete zajistit lidem dostupnost stomatologické péče, ale vy ještě chcete plně zpoplatnit stomatologickou péči! Jak jsme slyšeli Miroslava Kalouska, zástupce Fialovy vládní pětikoalice.